EET má přinést, nebo mělo přinést významné zvýšení příjmů státního rozpočtu. A protože nepřineslo, tak vláda přemýšlí, jaké nové daně by vymyslela, aby si vylepšila své hospodaření. Nakonec návrh je sedm procent. Pak se mluví o sektorové dani. Takže pro kolegy sociální demokracie.

K proceduře.

Mně nevadí, když se politicky potýkám s vládními poslanci, s ministry, s paní ministryní.

To je věta, kterou podle mě mohou používat vládní poslanci a ministři, ne však úředníci Ministerstva financí. A podívejte se, je to v oficiálním materiálu.

Podle toho, co používáte. Ale v chápání světa Ministerstva financí to není obstrukční. To je všechno kompetentní. Já jsem jasně říkal, když jsem ty pozměňovací návrhy předkládal a představoval, že to není obstrukce. Jde o to, abyste si uvědomili za prvé absurdní příklady. A děkuji panu poslanci Munzarovi, že na mnohé z nich upozornil, kdybyste od druhého čtení zapomněli, a také na činnosti, u kterých nebude možná vlastně žádná kontrolní činnost.

Ale protože jsme nevěděli, které vy jako vládní poslanci budete považovat za absurdní, málo kontrolovatelné nebo nekontrolovatelné či málo vymahatelné, tak jsme pro jistotu, aby nám něco neuniklo, podali úplně všechny. Mě by zajímalo, kolik byly náklady na PR.

Pak jsem nechal ten návrh procedury stejný a pak jsou ty ostatní pozměňující návrhy.

To jsou ty legislativně technické úpravy, které byly schváleny na rozpočtovém výboru. Zaznamenal jsem, že minimálně pan poslanec Jurečka přednesl legislativně technickou. Nejdřív bylo zamítnutí jako první, samozřejmě, pane zpravodaji. A teď bychom hlasovali o těch nejvíce absurdních či málo vymahatelných či kontrolovaných položkách.

Je to v písemné podobě, nebudu je všechny číst. Stejně tak nebudu předčítat ty jednotlivé pozměňující návrhy, které se týkaly jednotlivých činností podle číselníku NACE. Ale chtěl bych zmínit některé pozměňovací návrhy, které jsem podal buď já, nebo mí kolegové z našeho poslaneckého klubu. Za prvé zrušení zákona jako celku.

Já nevím, jestli by to už někdo komentoval jako nějakou závislost, ale přijde mi to při nejmenším zvláštní.

Takové ty oslavné. Vidíte, jaký je zájem mezi... Sami si řekněte, jestli někdo z vás dělá dva tisíce nebo dva a půl tisíce hotovostních nákupů měsíčně. Mně to úplně přesně nevychází. Takže ta účtenkovka jako celek nemá žádný smysl. Já myslím, že výsledek toho zákona je odrazem volební kampaně Andreje Babiše. Vzpomeňte si, nechal se ostříhat, nafotit. Slib plní.

Škoda, že nepoužil jiné služby, které...

My jsme pro deset.

Dneska těch položek je určitě deset.

Kdo by to nechtěl? A tady vidíte nespravedlnost, nerovnost podnikatelského prostředí v přímém přenosu.